A opravdu musím říct, že se jakoby pozastavuji vůbec nad tím, že s takovým zákonem přijdete, a především i s tím, že v první fázi se tady v Poslanecké sněmovně ohledně odpolitizování státní správy schvaloval zákon o úřednících, který se dotýká měst, obcí a krajů. Takže tam je to v pořádku. Tam ředitel krajského úřadu nemá funkční období, vedoucí odboru prakticky může být, nemůže být v uvozovkách, odvolán, musí to být s nějakým udáním důvodu a tak dále, tak já si osobně myslím, že pokud a mluvila jsem, i jsem tady říkala v rámci Marka Bendy, že pokud tedy tady chcete schválit, a v tuto chvíli už jste schválili, služební zákon, byť tady dnes máme veto, tak by měl ministr vnitra přijít i s novelou zákona o úřednících, která se tedy dotýká měst, obcí a krajů. Já si myslím, že by to v souvislosti se služebním zákonem bylo spravedlivé.

Já si myslím, že služební zákon je zákon, který tady vůbec neměl být. Jsem přesvědčená o tom, že bychom měli řešit úplně jiné sněmovní tisky, které trápí lidi, ale pro současnou koalici a pro současnou vládu je to klíčový zákon.

Já bych vás tady prosila, abyste to ještě přehodnotili.

A to byste si vy jako koalice měli především uvědomit. Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já nechci tady rozpoutat žádnou přestřelku, ale dvě poznámky si nemohu úplně odpustit. Za prvé, opravdu ten zákon zní jasně a od 1. ledna tady nebudeme mít žádné politické náměstky. Ani jednoho. Budou to náměstci, jak jste mě správně citovala z mého ranního mediálního vystoupení, tak to bude právě ta úroveň politickomanažerského řízení rezortu a vaši ministři si také ten tým přivedli. A druhá věc. A prosím pěkně, někdy je poctivé přiznat chybu. Ano, ten úmysl, se kterým jsme schvalovali tehdy ve společné vládě v roce 2014 služební zákon, depolitizovat státní službu, tak ten se nepovedl. Je to tak a my to vlastně v tuto chvíli napravujeme.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych pouze chtěla, protože se tady pořád říká, a řekl to tady pan Výborný, že náměstci.

Jinak to není. Takový je fakt a tak to prostě je. Děkuji. Paní poslankyně Peštová stáhla svoji faktickou poznámku.

Prosím, paní ministryně, vaše dvě minuty. Já bych chtěla poprosit kolegyně a kolegy, aby přestali urážet politické náměstky. Já mám na rezortu Ministerstva obrany dva náměstky. Ani jeden z těchto dvou politických náměstků není člen žádné strany.

Ani jeden není člen žádné politické strany. Pracují dobře a jsem velice ráda, že tyto dva náměstky na našem rezortu mám. Takže je přestaňte urážet! Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. To, že je situace u vás takováto, tak pokud víte, tak na jiných ministerstvech tomu opravdu tak není.

Prosím, máte slovo. Vůbec nic proti tomu. A řekla jste správně, dva lidi.

A to je to, co nám vadí. Kdyby to bylo tak, jak jste řekla, máte tam dva kvalitní, všechno v pořádku, mějte tam tyto dva kvalitní. Děkuji. Paní ministryně chce reagovat s faktickou poznámkou. Děkuji. Pane místopředsedo, prostřednictvím paní místopředsedkyně, já dokonce mám méně náměstků, než měl můj předchůdce, pan bývalý ministr Metnar. A mimochodem, když tady kolegyně Ožanová říkala, že tady hrála roli, nebo hraje roli, nebo bude hrát roli nějaká stranická knížka, tak ano, na rezortu Ministerstva obrany byl zástupce Komunistické strany Čech a Moravy pan Müller, který skončil v rezortu Ministerstva obrany po mém nástupu jako politický náměstek jako první. Takže ano, měl správnou stranickou knížku ve vaší koalici. Děkuji.